Toto ta vysoká škola ve své autonomii měla odhalit dřív.

Já jsem nečekal, že moje vystoupení na obhajobu zrušení povinné maturity z matematiky vyvolá takovou záplavu reakcí.

Musím znovu odmítnout představu, že kladení dalších a dalších překážek tomu, aby studovali studenti úspěšně střední školy, má k něčemu být dobré nebo má nějak řešit situaci na vysokých školách. Ale proč jsem chtěl vystoupit, je, abych reagoval, pane předsedající, vaším prostřednictvím, na vystoupení paní poslankyně Majerové Zahradníkové.

Nezlobte se na mě, ale je to prostě tak!

Děkuji. Já jsem chtěl podobně jako pan kolega Baxa zareagovat vaším prostřednictvím na kolegyni Majerovou. Také nesouhlasím s tou tezí, kterou pronesla, nebo bych si ji takto nedovolil pronést. Už jsme tady byli najednou u vysokých škol, inflace titulu.

Ale zpátky k matematice a maturitě, ať to uzavřeme nějak konstruktivně, kolegyně a kolegové.

Ale byl bych také rád, abychom se zaměřili na to, co je velmi podstatné, na ten obsah předmětu.

Aby za dva roky, za tři, za pět zase nebyla stejně nekonečná debata a vlastně jenom lkaní nad tím, že se to nevyřeší za dva roky, že se to nestihne a deset že je zase moc.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji. Tři body.

Čili není to otázka nějakých vymyšlených nových pozic, i když samozřejmě mám k těmto obskurním různým požadavkům také svůj názor. To za prvé. Za druhé k panu Výbornému prostřednictvím předsedajícího.

To znamená, současný stav nám nevyhovuje. Každý se dostane na vysokou školu. Je to tak! A to tady zaznívalo mnohdy, mnohokrát.

Děkuju.

A já vám budu měřit čas k faktické poznámce. Máte slovo.

A konstatovali, že neexistují žádné zásadní důvody, proč by některý z navržených oborů vzdělání neměl mít povinnou maturitní zkoušky z matematiky.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, není to úplně můj obor, ale protože se tady řada řečníků zrecyklovala už několikrát a točíme se malinko v kruhu, tak za prvé bych se chtěl zastat paní poslankyně Majerové, která tady udělala pokus porovnání ve světovém nebo evropském měřítku.